A to jsou vaše priority, to jsou priority Fialovy vlády pro občany. Takže já znova říkám a myslím, že už je dost i té ukrajinizace české společnosti.

Ono opravdu už to začíná být všechno za hranou, to jednání vlády Petra Fialy. My samozřejmě jako SPD budeme teď organizovat další demonstraci provládní... protivládní demonstraci, samozřejmě, protivládní demonstraci, budeme pokračovat v politickém tlaku, protože vy opravdu tady miliony lidí uvádíte do úplně bezvýchodných životních situací.

Jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje zvýšení daní. A nyní ho zdůvodním.

Dále chcete zvyšovat pojistné odvody živnostníků, takže chcete zlikvidovat tady živnostníky v České republice.

Jenom pro připomenutí struktura státního rozpočtu nemá absolutně žádný vztah ke konfliktu na Ukrajině, na který vláda tyto kroky svaluje.

Proto si myslíme, že by vláda měla předstoupit před Sněmovnu a požádat znovu o důvěru, protože vaše návrhy jsou v rozporu s vaším programovým prohlášením a v rozporu s tím, co jste slibovali občanům. Takže jako druhý bod a to jen tak mimochodem ještě dodám jednu perličku, že vláda Petra Fialy z ODS hodlá porušit i další body ze svého vlastního programového prohlášení i předvolební sliby vládních stran, protože vláda chce například ustoupit také od záměru snížit o 2 procentní body odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Toto snížení by přitom mohlo vést k žádoucímu zmírnění zdanění práce i ke zvýšení rozsahu zaměstnanosti na standardní pracovní smlouvy, a tím i ke zvýšení objemu výběru důchodového pojištění.